Vážené, paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání 71. schůze Poslanecké sněmovny. A nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, kterou vedeme k sněmovnímu tisku 488.

Vážená, paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, jde nám to docela dobře, ale přesto zbývá 39 přihlášených, kde včera v poledne jich bylo 41, jestli se nepletu, nebo takovéhle nějaké číslo.

Navrhuji prodloužení jednání jménem všech koaličních klubů, abych to uvedl na to, abychom dnes jednali a meritorně hlasovali i po devatenácté a jedenadvacáté hodině.

A jelikož se počty přihlášených již ustalují, tak pouze zopakuji, že nyní přistoupíme k hlasování, abychom dnes jednali i hlasovali po devatenácté i jedenadvacáté hodině. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování s pořadovým číslem 18 bylo přihlášeno 105 poslankyň a poslanců, pro 100 proti 0. Konstatuji tedy, že dnes budeme jednat i hlasovat po devatenácté i jedenadvacáté hodině. A než přistoupíme k přihlášce paní poslankyně Evy Fialové, načtu omluvu.

Dále se připraví paní poslankyně Lenka Dražilová. Vážené, paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za slovo. Já patřím mezi ty poslance, kteří v rámci rozpravy se rozhodli, že určitým způsobem budou modifikovat a změní svůj původně zamýšlený projev, a to s ohledem na vývoj té diskuse, na ty střety, co tu proběhly včera večer a dnes dopoledne. Část toho tématu už byla vyčerpána. Já bych se proto držel takového pravidla tří. Já budu mít tři oblasti, o kterých bych chtěl mluvit, a budu pokládat vlastně tři základní otázky: proč, kdo a co? A ty tři oblasti, kterých se to týká, protože jsem volený zástupce občanů, tak bych tady chtěl promluvit za skupiny, které podle mě nebyly vyslyšeny v rámci přípravy tohoto nového právního předpisu o konsolidaci veřejných rozpočtů, a to je za prvé justice, za druhé včelaři a za třetí vinaři, abychom to měli jednoduché a přehledné. Takže začneme tou justicí. Já mám tady k dispozici vyjádření Nejvyššího soudu České republiky, týkající se části šestnácté toho předpisu, která hovoří o změně zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Ty připomínky Nejvyššího soudu jsou následující. Podle přesvědčení Nejvyššího soudu navrhovaná úprava odporuje ústavnímu pořádku, jak jej v souvislosti se zásahy do platových poměrů soudců opakovaně vyložil Ústavní soud, a neměla by být z tohoto důvodu přijata. Tečka. To je připomínka Nejvyššího soudu.

Z ustálené judikatury Ústavního soudu, například nálezy 28/13 a 11/02, se mimo jiné podává, že platové poměry soudců v širokém smyslu mají být stabilní, nesnižovatelnou veličinou, nikoliv pohyblivým faktorem, s nímž kalkuluje to či ono vládní uskupení například proto, že se mu zdají platy soudců příliš vysoké ve srovnání s platy státních zaměstnanců nebo ve srovnání s jinou profesní skupinou, přičemž dlouhodobě by plat soudce měl vykazovat vzestupný trend, který by neměl být nižší než obdobný trend týkající se průměrné odměny ve veřejném sektoru.

Tady pro všechny, kteří už tady vystupovali, mnozí to říkali také.

Ten názor je poměrně jednoznačný, tam se vlastně nedá dále diskutovat. Jestliže označíte tento návrh za protiústavní, tak potom, jakým způsobem chcete vypořádávat tuto připomínku?